Účastnili se ho zástupci akademické obce, vědeckých institucí a také správců přírodovědných sbírek a Národního muzea například a byly tam vlastně dojednány nejasnosti, které v tom návrhu zákona byly. Pan ministr před chvilkou říkal, že se mu zdá, že to opravdu byla spíš nejasnost, ale myslím si, že to vzniklo hlavně tím, že Ministerstvo životního prostředí to asi nedostatečně projednalo s dotčenými organizacemi, které pak s genetickým materiálem pracují, dělají výzkum anebo spravují nějaké sbírky.

To je asi všechno.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, já bych přednesl usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 5. schůze ze dne 14. března. Po úvodním výkladu náměstka ministra životního prostředí a zpravodajské zprávě v zastoupení, kterou jsem měl přednést já, ale byl jsem zastoupen panem poslancem Václavem Klausem, a po rozpravě výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, sněmovní tisk 15; II. pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím mám dvě přihlášky, pan poslanec Zahradník a potom pan poslanec Vácha.

Tento zákon byl na pořadu jednání Sněmovny už v minulém volebním období a tehdy si možná pan ministr myslel, že ten zákon projde jednoduše, bez nějakých velkých připomínek a problémů.

Pan poslanec Vácha. Děkuji za slovo. Mně se nestává zas tak často, abych pochválil ministerstvo za jejich přístup.

Tato skupina by se měla dál účastnit na jednání s Ministerstvem životního prostředí, protože tento zákon je opravdu jenom implementace části Nagojského protokolu, ale ten Nagojský protokol je velice rozsáhlý, a on se k nám do Poslanecké sněmovny už jako zákon pravděpodobně nedostane, o to významnější budou prováděcí předpisy, různé vyhlášky a metodické pokyny, právě na kterých Ministerstvo životního prostředí slíbilo, že se ta expertní skupina bude, na jejich vytváření, podílet.

Děkuji za pozornost.